V tom prvním čtení jsem upozorňoval na jedno úskalí tohoto sněmovního tisku. Z dikce vládního návrhu zákona totiž vyplývá, že fakticky nebude možné poskytnout žádnou dotaci ani návratnou finanční výpomoc na základě individuální žádosti žadatele bez takzvané předchozí výzvy.

Stejně tak to bude ale i v případě tzv. návratné finanční výpomoci, přičemž tento institut se používá v zásadě především k překlenutí nějakého finančního problému. Samozřejmě v případě obcí můžeme argumentovat tím, že obce jsou samostatné subjekty, mají své daňové výnosy z rozpočtového určení daní, mohou se obrátit na pojišťovny a na příslušný kraj, jsou však případy, kdy třeba ani s pomocí kraje tu situaci nemusejí úplně zvládnout, navíc do potíží se mohou dostat i jiné subjekty poskytující veřejné služby, než jsou obec nebo kraj. Víte, já v praxi většinou slýchám z řad některých úředníků státní správy a někdy i samosprávy kritické připomínky, že to či ono zákonodárci prosadili, to či ono neumožnili. Mnohdy ujde pozornosti, že mnohé z těch kritizovaných věcí vlastně prosadili samotní úředníci. V případě tohoto sněmovního tisku boj za takzvanou, nevím, absolutní transparentnost je ze strany předkladatele zákona navrženo zrušení možnosti státu v těch mou popsaných případech nějak efektivně pomoci. Můj pozměňovací návrh, který načtu v podrobné rozpravě, se snaží v rámci zpřísnění podmínek umožnit státu poskytnout dotaci či návratnou finanční výpomoc i na základě individuální žádosti v případech, kdy se jedná o nějaký havarijní či kalamitní stav, který bez podpory státu prostě nelze odstranit. Takové případy budou existovat, byť já určitě nepléduji, aby se tak dělo často.

Ostatní se zdrželi. Oproti verzi, kterou jsem předložil na rozpočtovém výboru v návrhu, který načtu, prodlužuji lhůtu na vydání rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace podávaná takzvaně bez předchozí výzvy případně zamítá, a to ze 60 dnů na 90 dnů na základě připomínky Ministerstva financí, že 60denní lhůta je příliš krátká.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Tak se omlouvám, já jsem nepochopil žádost pana vicepremiéra. Chcete vystoupit i v obecné? Takže v obecné rozpravě. Máte slovo, prosím. Nerozuměli jsme si, to se stává. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v obecné rozpravě chci jenom krátce odůvodnit svůj pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím v rozpravě podrobné. Jedná se o to, že poskytování dotací na podporu výzkumu, vývoje a inovací je speciálně upraveno zákonem o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovace.

Tím je z povahy věci vyloučen správní řád, který se aplikuje na rozhodování při výkonu veřejné správy, tj. ve vztazích, v nichž se rozhoduje o veřejných právech a povinnostech. Totéž neplatí pro oblast institucionální podpory, kde rozhodnutí o poskytnutí podpory nejsou v civilněprávním režimu. Můj pozměňovací návrh byl projednán na podvýboru pro vědu a vysoké školy, který doporučil jeho přijetí. Také předkladatel novely zákona o rozpočtových pravidlech, tedy Ministerstvo financí, s tímto zpřesněním souhlasí.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili jako první pan poslanec Vilímec, poté pan poslanec Bělobrádek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní prosím o slovo pana vicepremiéra Bělobrádka, poté do podrobné rozpravy pan poslanec Benda se hlásí z místa.

Nyní má slovo pan poslanec Benda.

Nechci zpochybnit tento bod, ale vím, že jsou nějaké problémy v tom následujícím bodě 10, a proto navrhuji, abychom po ukončení tohoto bodu hlasovali o přerušení do zítřka do 9 hodin. Buď bude většina, nebo se to přeruší samo o sobě, což pokládám za mnohem pravděpodobnější. Tento návrh je hlasovatelný. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Žádný další hlasovatelný návrh v podrobné rozpravě nepadl a já končím druhé čtení tohoto návrhu a končím tento bod. Ještě předtím eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím.